Účelem navrhované novelizace jsou zejména tři okruhy otázek, a to za prvé právní úprava takzvaně územních anomálií, za druhé novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a za třetí úprava činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostních menšin. Důvodem předložení návrhu je především řešení problematicky sporných hranic obcí souhrnně označovaných jako územní anomálie. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení územních anomálií, který bude využit tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná. Navrhuje se tedy stanovit pravomoc Ministerstvu vnitra, aby v tomto omezeném okruhu případů mohlo rozhodnout ve správním řízení takzvaně z moci úřední. Předložený návrh dále odstraňuje aplikační problémy, které vznikají v souvislosti s vazbou zákonů o územních samosprávných celcích na nový občanský zákoník, který nelze uspokojivě vyřešit výkladem tohoto zákona. Třetí okruh se vztahuje k úpravě činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava vychází ze závěrů Podle navrhované novely by měly mít obce povinnost výbor zřídit pouze za podmínky, že o to požádá spolek zastupující zájmy dané národnostní menšiny. Na základě požadavků obcí návrh novely také výslovně stanoví oprávnění obcí a krajů čerpat údaje z evidence obyvatel za účelem ocenění významných životních jubileí nebo vítání občánků. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Petrů, aby se ujal slova a přednesl nám také on tento návrh. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak zaznělo, důvodem předložení návrhu je řešení problematiky sporných hranic obcí, které vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce. Tyto nesrovnalosti v současnosti výrazně komplikují výkon nejen územní samosprávy, ale i státní správy. Platné právní předpisy umožňují tento stav řešit pouze dohodou dotčených obcí. V praxi se však ukazuje, že dosažení takové dohody je reálně nedosažitelné. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných územních anomálií, které lze aplikovat tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná. Problematika sporných hranic se dotýká celkem třiceti obcí, nejvíce ve Středočeském kraji šest, v Jihočeském kraji dvě a v kraji Vysočina také dvě.

Ostatní změny jsou spíše technického rázu.

V návrhu zákona není identifikováno korupční riziko.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí končím obecnou rozpravu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 65. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo prosím návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Pokud tomu tak není, konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.